Tak pro mě je to důkaz toho, že všechno probíhá nestranně a správně. Já jenom mohu podtrhnout ta slova, která jsem říkal před chvílí, že věřím, že všechno bude řádně vyšetřeno a ti, kteří se dopustili trestných činů, budou po právu potrestáni.

Děkuji. Můžeme přistoupit k další interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové. Připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, včera tady online vystoupil prezident Ukrajiny, kde žádal o další podporu a další pomoc.

Pokud ano, kolik a víme vůbec, na co byla použita? Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji, paní poslankyně, za tu otázku. Samozřejmě že Ukrajině pomáháme a děláme to z dobrých důvodů, protože jednak je to správné a spravedlivé pomáhat Ukrajině, která je napadena ruskou agresí a která se brání proti přesile a kde dochází k neuvěřitelnému utrpení lidí. Vidíme to skoro každý den nebo můžeme se na to podívat skoro každý den, bohužel. Je to země, která trpí a je tam spousta nevinných lidí, kteří prostě musí utíkat, aby si zachránili svoje životy. Těm všem různým způsobem pomáháme a je to správné.

Děláme to v podstatě od počátku toho konfliktu nebo této agrese a budeme v tom i pokračovat. Ty konkrétní částky vám říkat nebudu ani je nebudu v tuto chvíli potvrzovat. Samozřejmě že se objevují informace, že jsme vyvezli materiál ve výši 3,7 miliard korun a tak podobně. Ani teď nebudu říkat jednotlivé typy toho vojenského materiálu, ale mohu samozřejmě říct, že to je od lehčí munice až po těžkou vojenskou techniku.

Já podrobnějšími informacemi nechci v tuto chvíli ohrožovat ani ty české občany, kteří tuto pomoc nějakým způsobem zajišťují a podporují. Důležité také je, že nepomáhá jenom stát, ale že pomáhají i občané, že občané sami se účastní sbírek, které jsou přímo určeny na pořízení vojenské techniky, a že tímto způsobem byly vybrány sta, miliardy, respektive více než miliarda korun. To také ukazuje, že česká společnost dobře vnímá tu potřebu pomáhat Ukrajině, chápou, že Ukrajina bojuje nejenom za svoji nezávislost, ale bojuje i za naši bezpečnost a naši nezávislost. Proto je potřeba, abychom jim pomáhali. Pokud jde o některé konkrétní věci, tak prostřednictvím programu MEDEVAC a Pomoc na místě poskytuje vláda zdravotně humanitární pomoc na Ukrajině. Celková dosavadní částka vynaložená v těchto programech Ministerstva vnitra je 130 milionů korun. V rámci programu Pomoc na místě jsme poskytli čtyři peněžní dary mezinárodním organizacím, každý ve výši 25 milionů korun.

Jsou to většinou maminky s dětmi.

Děti tvoří 37 %. Souběžně ale ti, kteří už se mohou vrátit, tak se také zpátky do země vrací. A hlavně přes 74 000 Ukrajinců se díky tomu, jak jsme nastavili ten systém, už může podílet na našem pracovním trhu, mají práci. To také znamená, že odvádějí příslušné prostředky do našeho sociálního a zdravotního systému, což je také důležité. Ten počet bude narůstat. Z toho je jasně vidět, že ti lidé utíkají proto, aby si zachránili život, a v první chvíli, kdy mohou, tak nevyužívají naše sociální systémy, ale snaží se postavit na vlastní nohy a vrátit naší společnosti to, co jim svou otevřenou náručí, svým přijetím dala. Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. To nejsou finanční prostředky vaše nebo vaší vlády, ale tohoto státu, občanů České republiky.

Částkou nikoho neohrožujete, to si úplně nemyslím. Stoupají ceny energií, potravin, inflace roste. Takže by mě zajímalo vlastně, čí zájmy hájíte.

Je to naopak. Samozřejmě že je to v zájmu naší země a našich lidí.

No, tak to asi málokdo. My jako český stát jim samozřejmě také pomáháme.